A to, co tady říkal na začátku pan poslanec Vilímec, že to je trošku jinak nastaveno pro společnosti s majetkovou účastí, ona je to jenom otázka formulace. Kdybychom stejnou formulaci použili pro územní samosprávy, že se musí řídit zákony, které upravují hospodaření s jejich majetkem, jenom jinými slovy bychom odkázali na obecní, krajské zřízení a na povinnost nakládat s majetkem účelně a hospodárně, protože to je zákonná povinnost, tedy kontrola zákonnosti v tomto případě. Je to trošku slovíčkaření.

Další dotaz, který tady zazněl, jestli se kontrolní pravomoc vztahuje na neziskové organizace.

Co se týče připomínky pana poslance Bendla, tzv. povinnosti přijmout usnesení nebo zaujmout stanovisko, jak píše zákon, v zastupitelstvu. Já bych řekl, že tady je v podstatě analogie s tím, jak se postupuje i nyní u kontrolních závěrů. I ze své zkušenosti jako člen vlády vím, že my tyto závěry projednáváme. Může se to stát úplně stejně.

A že by se nějakým způsobem závěry na úrovni samosprávy měly projednat, mně přijde také zcela logické. Jaký závěr k tomu samospráva zaujme, to je zcela její záležitost, protože NKÚ pouze konstatuje nějaké své zjištění, NKÚ neukládá a ani do budoucna nemá ukládat žádné povinnosti samosprávě. A já bych tady zdůraznil, že pro samosprávy si myslím, že NKÚ je ten nejpříhodnější kontrolní orgán právě proto, že v největší míře naplňuje podmínku nezávislosti, to znamená, mělo by tam nejméně hrozit, že tam bude nějaké politické zadání u této kontroly.

Tady se dostávám k požadavku na odstranění duplicit. To je něco, co velmi silně zaznívalo nejenom zde, ale především při našich jednáních se Svazem měst a obcí a Asociací krajů, dokonce tam zástupci samosprávy sdělili, že kontrola NKÚ jim v podstatě až tak nevadí, že ona doopravdy je pro ně příhodnější, že jim vadí duplicity u jiných, dalších kontrolních mechanismů, a dokonce i někteří to formulovali tak, že právě schvalování této novely vnímají jak příležitost tuto otázku do debaty vnést. Já to považuji za legitimní. Tady tedy odbočím. Nemohu se úplně přesně vyjádřit k usnesení Poslanecké sněmovny, které uložilo vládě předložit nějaký přehled duplicit, protože mně nepřísluší, já nemám gesci nad finanční kontrolou, tedy úřední cestou se mně toto usnesení nedostalo do ruky. Pouze bych řekl, že právě pro účely jednání se Svazem měst a obcí a Asociací krajů jsem přesně takový materiál nechal zpracovat sekci Legislativní rady vlády a právě zástupcům samosprávy jsme toto

Omlouvám se, prostě počkáme do té doby, než se sněmovna úplně utiší. Tak nevím, jestli se dočkáme. To jsem tady ještě nezažil.

Aspoň doufám, že jsem trochu slyšet.

Zákon, který by měl tomuto požadavku vyhovět alespoň do jisté míry, je zákon o vnitřním řízení a finanční kontrole.

Tento zákon počítá jednak s přenesením řízení a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně z orgánů Finanční správy na poskytovatele dotací. To by mělo odstranit jednu z duplicit, která v kontrolních mechanismech je. To, co tam zatím zůstává nedořešeno a nepochybně by mě tady pak zajímalo následně, až ho budeme projednávat, i stanovisko organizací, které zastupují samosprávu, tedy především Asociace krajů a Svazu měst a obcí, jak se koukají na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, protože prozatím návrh zákona předložený Ministerstvem financí počítá s tím, že by se nevztahoval na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Ani zástupci samosprávy mi zatím nebyli schopni sdělit jednotné stanovisko, zda to tak má být, anebo zda i tuto duplicitu chtějí odstranit, protože někteří zástupci samosprávy trvali na zachování zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, tedy to nepochybně bude ještě legitimní součástí debaty. Přemýšlím, jestli jsem už zareagoval na všechny otázky, které tady zazněly.

Já myslím, že by to asi pro tuto chvíli takto stačilo. V tuto chvíli jsme v prvním čtení a předpokládám, že bude dostatek prostoru v případě, že to bude propuštěno do druhého čtení a do výborů, detaily úpravy diskutovat především tam a následně případně i ve druhém čtení a doufám, že i ve třetím zde na plénu Poslanecké sněmovny. Jenom bych znovu zdůraznil, že vláda předložením tohoto návrhu zákona respektuje vůli Poslanecké sněmovny, která už rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ rozhodla tím, že schválila novelu Ústavy s tím, že samozřejmě není jasné, jak se k té věci postaví Senát a zdali poté, co tam případně tento zákon doputuje, schválí jak novelu Ústavy, tak i novelu tohoto prováděcího zákona. I já děkuji, pane ministře. Eviduji zde dvě přihlášky s přednostním právem, ale ještě jsme neuzavřeli závěrečná slova, tak poprosím pány, jestli s tím nemají problém, aby vydrželi, a samozřejmě dostanou prostor po panu zpravodaji.